Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám dobré ráno, vážení členové vlády, a zahajuji druhý jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny. A paní poslankyně , než vám udělím slovo, musím projít standardní formality zahájení schůze a potom budete pokračovat ve svém projevu.

Z členů vlády se omlouvá z dnešního dne pan premiér Petr Fiala z pracovních důvodů...

Tak nyní tedy budeme pokračovat v návrzích na změnu nebo doplnění návrhu pořadu 8. schůze, tak jak je uvedeno na pozvánce. Tím pádem se vracíme do rozpravy. Já vám, paní poslankyně, děkuji za trpělivost a poprosím vás, abyste dokončila svůj návrh k úpravě pořadu schůze. A stejně tak jako i vás ostatní, kolegové a kolegyně, ať už z levé strany sálu... ať už z levé strany sálu, kolegyně a kolegové... , tak i z pravé strany sálu vás poprosím o ztišení, aby paní poslankyně mohla v klidu dokončit svou řeč. Prosím, pokračujte. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím, pokračujte. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Já vám také děkuji. Váš návrh jsem si poznamenal. Je přítomen? Vzhledem k tomu, že není přítomen, tak tuto přihlášku do rozpravy ruším. A vzhledem k tomu, že zazněly všechny připomínky a přihlášky do pořadu schůze a žádnou další nevidím, tak v tom případě bychom se vypořádali s jednotlivými pozměňovacími návrhy. Já vás, kolegyně a kolegové, přeci jenom požádám o trochu strpení a trpělivosti, protože těch bodů zaznělo skutečně hodně.

Kolegyně, kolegové, počet poslankyň a poslanců v sále se ustálil, a já tedy budu přistupovat k jednotlivým bodům, o každém zvlášť dám hlasovat.

Začneme nejprve body, které přednesl pan předseda Okamura.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 7, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 19, proti 73, návrh byl zamítnut. Druhým bodem od pana předsedy Okamury je zařazení nového bodu Návrh řešení na zdražování v České republice. Kdo je proti tomuto návrhu?